druhé čtení

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií. Neexistence dvoustranné smlouvy tvoří určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání.

Po tomto datu byly zaznamenány případy, kdy se pachatelé vyhýbali pobytem v Austrálii trestnímu stíhání za trestné činy spáchané v Česku, avšak Austrálie jejich vydání odmítala až do doby, než bude sjednána dvoustranná mezinárodní smlouva. Od roku 2008 připouští australská strana vydání osob do České republiky na bezesmluvním principu.

Uzavření dvoustranné smlouvy s Austrálií povede k dalšímu zlepšení bilaterální relace ve sledované oblasti, což je ostatně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto rezortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude nevýznamný. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu. Děkuji, pane ministře, a nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru a poslance Jiřího Strýčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 200/1. Prosím, máte slovo.

Od té doby je vydávání omezeno jen na určité druhy trestné činnosti na základě jiných mezinárodních smluv a dále v obecné rovině od roku 2008 na takzvaném bezesmluvním principu.

Sjednávaná smlouva vytváří tedy právní podmínky vzájemného vydávání osob a umožní kvalitnější a efektivnější způsob vedení trestního stíhání příslušnými orgány obou smluvních států a rovněž následný výkon rozhodnutí v trestní oblasti.